Budou vůbec a pokud ano, jak organizována rezidenční místa, když se nebude vědět, kam lékaři po absolvování jednotného vzdělávání půjdou?

Jak se slučuje celoevropský trend k posílení primární péče dle požadavku Světové zdravotnické organizace a plnění národní strategie zdraví 2020, kterou přijala jak vláda, tak Parlament České republiky, s rušením základního oboru primární péče pro děti a dorost, který z podstatné části zajišťuje právě primární prevenci? Jak bude zajištěno právo dítěte na nejvyšší možnou úroveň zdravotní péče dle Úmluvy o právech dítěte, kterou Česká republika přijala, když bude zrušena právě tato specializace, která je v zákoně zakotvena jako základní obor primární péče, a tudíž na tuto péči má nárok každé dítě a adolescent v České republice? Jak obstojí argument Ministerstva zdravotnictví, že rušeny jsou jen malé obory, které mají malý počet lékařů, zájemců o obor a atestantů, když v oboru praktický lékař pro děti a dorost pracuje více než 2 000 lékařů, každoročně se do oboru hlásí 60 nových lékařů a v posledních třech letech došlo k významnému vzestupu zájmu o obor a atestování přibližně 50 lékařů měli bychom spíš říkat lékařek, možná ročně?

Jak vysvětlí Ministerstvo zdravotnictví očekávaný vzestup počtu praktických lékařů pro děti a dorost při jednotném vzdělávání, když v Evropě, jak se rádo argumentuje, je jednotné vzdělávání pediatrů, a přesto je tam nedostatek ambulantních lékařů v primární pediatrické péči, a navíc je tato péče ve většinu států naprosto nedostatečná? A poslední otázka: Jak vysvětlí Ministerstvo zdravotnictví rušení oboru praktického lékaře pro děti a dorost a očekávané zkrácení praktické přípravy mladým lékařům, když nyní chtějí vstoupit do oboru praktický lékař pro děti a dorost a v motivačním dopise to zdůvodňují tím, že vidí v oboru právě budoucnost? Přes tyto otázky a nesouhlasné argumenty se stávající podobou části tohoto zákona doporučuji tento zákon propustit do druhého čtení a v prodlouženém čase, tak jak to tady navrhl zpravodaj zákona, řádně projednat všechny sporné otázky ve zdravotním výboru a odpovědět na všechny otázky, nejen ty, které jsem tady přednesla já. Myslím si, že to se od nás očekává, a je naším úkolem, abychom toto ve zdravotním výboru učinili. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, každý z nás, jak jsem jednou řekl, budeme pacienti, nebo už jsme.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, kolega Brázdil mě trochu předběhl. Já jsem zatím sledoval první dvě vystoupení a všechny bych vás při vší úctě k vám velmi prosil, abychom se snažili o komplexní přístup k tomuto zákonu. Nejedná se o žádné rušení oboru, nejedná se ani o likvidaci jednotlivých částí.

Všechny jsou důležité. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych informovat jako zpravodaj petičního výboru o projednané petici k tomuto návrhu.

Jsou přesvědčeni, že se změnou vzdělávání přímo souvisí změna systému péče o děti v České republice. Obávají se rozkladu systému péče o děti a dorost v České republice, který je unikátní, levný, kvalitní a komplexní od narození dítěte až po 19. rok. Poukazují na absenci kritické analýzy dopadů novely zákona. Nebyly předloženy výhody či nevýhody zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost, chybí provedení SWOT analýzy. 3. Vadí jim, že novela zákona prodlužuje celkovou dobu vzdělávání PLDD ze čtyř na čtyři a půl roku, čímž zvyšuje riziko nedostatku lékařů pro primární péči o děti a dorost v terénu. Požadavkem novely bylo zjednodušit a neprodlužovat vzdělávání, tento krok jde zcela proti tomu.

5. Petenti jsou přesvědčeni, že novela nevyřeší personální situaci v oblasti péče o děti a dorost. Nedostatek lékařů se již nyní projevuje i na dětských odděleních a ve specializovaných ambulancích. Upozorňují na to, aby se neopakoval analogický problém jako u sester. Před lety byl zrušen obor vzdělávání dětská zdravotní sestra, v současné době se setkáváme s masivním nedostatkem těchto sester. Na jejich péči mají děti dle Charty práv dítěte nárok. Proto se znovu tento obor bude zavádět.

Navrhovaná novela zákona ve svém důsledku může zhoršit dostupnost péče o děti pediatrem.